Další pozměňovací návrh se týká zlepšení postavení vyživovaných osob tak, aby se někde vůbec umožnila, jinde zjednodušila možnost, aby také dlužné výživné bylo hrazeno právě z tohoto fondu. I zde má tento návrh naši plnou podporu. A poslední je úprava účinnosti, tak aby jednak došlo k potřebným provazbám s jinými návrhy, které tu máme, a jednak aby byl čas vytvořit potřebné informační systémy. Děkuji za pozornost. Děkuji. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Benda, který v tomto případě dnes nahradí zpravodaje ústavněprávního výboru poslance Pavla Blažka, a aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, ústavněprávní výbor projednal tento návrh zákona jako jeden z mála v jednoduchém řízení 9. června na schůzi, na které přijal pozměňovací návrhy, které jsou vám poskytnuty ve sněmovním tisku 650/1, tak jak zde již zmiňoval pan ministr spravedlnosti, který fakticky představil kromě návrhu i pozměňovací návrhy, které byly přijaty ústavněprávním výborem.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Otevírám tedy obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku paní poslankyně Maxové. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já jenom v krátkosti, představil to už pan ministr.

Navrhuje se to promítnout i do návrhu zákona o použití těchto peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí. A co je důležité, v důsledku této změny bude možné z tzv. fondu pro oběti uspokojovat i nároky z dlužného výživného, a to jak ty, které byly přiznány v adhezním řízení, tak i ty, které byly dříve přiznány soudem v občanském soudním řízení. V tomto případě bude možné uspokojit nárok až do rozsahu uvedeného v odsuzujícím rozsudku za trestný čin zanedbání povinné výživy. Předpokladem pro tento postup však je, stejně jako v případě i ostatních poškozených, že v trestním řízení byla pravomocně uložena majetková trestní sankce. Jedná se v podstatě o to, že my nemluvíme, konáme, snažíme se zabezpečit vlastně děti, které díky nezodpovědnosti svých rodičů a můžeme se bavit, jestli je to matka, nebo otec nemají dostatek finančních prostředků a mohou se ocitnout v rámci této situace v poměrně špatném stavu. Takže my v podstatě umožňujeme dlužné výživné platit z tohoto fondu pro oběti. Myslím si, že je to výborná myšlenka, a doufám, že pozměňovací návrh, ke kterému se potom přihlásím, podpoříte. Já vám děkuj, paní poslankyně, a táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Není tomu tak. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku paní poslankyně Maxové. Prosím. Děkuji, pane předsedající.

Jestliže tomu tak není, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Není tomu tak. Prosím. Děkuji. Nebudu dlouhý, jen jsme si teď vyjasňovali s paní poslankyní Maxovou, že mám pocit, že její návrhy jsou již obsaženy v usnesení ústavněprávního výboru, takže jsou možná navíc, ale to si vyjasníme na jednání ústavněprávního výboru.

Děkuji. Vzhledem k tomu, že pan ministr nechce závěrečné slovo, tak v tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu zpravodaji.